Požádám ano, už máme i informace o přihlášených, první je přihlášený pan poslanec Karel Haas, dále pan poslanec Brabec a paní poslankyně Balaštíková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Dobré dopoledne. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil proto, abych vám za skupinu poslanců napříč třemi politickými stranami představil a nějak srozumitelně lidsky vysvětlil obsah pozměňovacího návrhu, který je v informačním systému Poslanecké sněmovny nahrán pod sněmovním dokumentem číslo 847. To je ten důvod, proč jsem zde.

Když jsme sněmovní tisk 55 procházeli, tak se přiznám, že ve skupině poslanců jsme měli poměrně značné obavy z jeho dopadu do praxe obcí a do podnikatelské praxe. Hned vysvětlím proč. Evropská směrnice poprvé přináší do České republiky, do českého prostředí, něco výrazně nového a výrazně nové vztahy mezi obcemi a výrobci v tom smyslu, že samozřejmě takové instituty jako provozovatele kolektivních systémů, to v odpadové legislativě známe, ale ten robustní nový systém vzájemných náhrad, finančních náhrad mezi výrobci a obcemi, respektive mezi provozovateli kolektivních systémů a obcemi, to je opravdu novinka, kterou přináší evropská směrnice, a je potřeba samozřejmě nějakým způsobem pokud možno odladit, aby tento nový systém fungoval co nejlépe jak pro obce, tak pro výrobce a pro provozovatele.

Změna první v § 8 v takzvané označovací povinnosti výrobců přinášíme jednu změnu, která je plně v souladu s čl. 7 směrnice, a ta změna je, že takzvanou označovací povinnost mohou výrobci plnit nejen na výrobku samotném dovedete si asi představit řeknu jisté drobné nebo rozměrově malé plastové výrobky ale že mohou označovací povinnost výrobci plnit i na obalu tak, aby nedocházelo k žádné diskusi, k žádné debatě, k žádným právním sporům v českém právním řádu tak opravdu to, co umožňuje čl. 7 směrnice, tím pozměňovacím návrhem přinášíme výslovně i do vládního návrhu, to znamená, označovací povinnost pro výrobce nejen na výrobku samotném, ale i na obalu. Změna číslo jedna. Změna číslo dva, § 9 vládního návrhu, čl. 10 směrnice, takzvaná osvětová povinnost nebo povinnost k osvětové činnosti výrobců.

V § 10 je schováno několik povinností, několik pravidel, takže ta třetí změna se týká reportovací povinnosti výrobců vůči Ministerstvu životního prostředí o množství odpadů.

Čili to, co jsme doplnili do zákona, je v zásadě povinnost součinnosti obcí, opravdu povinnost součinnosti obcí, tyto údaje o množství odpadu sebraného v jednotlivých obcích výrobcům poskytovat tak, aby výrobci mohli aby ten řetězec toku těch informací byl úplný splnit svoji informační povinnost vůči Ministerstvu životního prostředí.